Předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec.

Důvodem pro změnu a doplnění platné smlouvy jsou především vyšší nároky kladené na spolupráci v oblasti bezpečnosti a v oblasti všech bezpečnostních sborů, které se na této spolupráci podílejí.

Rovněž aplikace smlouvy v praxi s sebou přinese nové požadavky na upřesnění či změnu zejména tam, kde se stávající text rozchází s aktuálními požadavky praxe, kterou sdílejí oba státy. Potřebu dílčích změn vyvolala i reorganizace policejních sborů na obou stranách, tedy na území České republiky a Rakouska. Děkuji panu ministru vnitra za jeho úvod a nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení, jímž je pan poslanec Pavel Plzák, aby se ujal slova. Děkuji, pane předsedající.

Jak vidíte, je to poměrně rozsáhlý název.

Od té doby uplynulo poměrně asi pětileté období, kdy se začala vyhodnocovat spolupráce v této oblasti.

Výsledkem je tato nová smlouva, kterou zde pan ministr předkládá. Jednotlivé oblasti, kterých se to týká Já se velmi omlouvám, pane kolego. Prosím, nenuťte mě, abych se při projednávání policejní smlouvy choval jako policajt. Prosím o klid ve sněmovně. Smlouva je dělena, abych tady nebyl nějak příliš konkrétní, do dvou částí. Jak říkal pan ministr, oblasti, kterých se to týká, je to hlavně spolupráce v odhalování přestupků.

Další články se týkají úpravy některých orgánů, prodloužení lhůty pro zajištění osob a tak dále a tak dále. Nebudu vás zatěžovat. Je to smlouva prezidentské kategorie, tudíž po souhlasu obou komor Parlamentu České republiky bude nutná ratifikace prezidentem republiky. Z mého hlediska doporučuji přikázat smlouvu k projednání zahraničnímu výboru.